Takže já nedělám politiku proto, abych se měl dobře, na rozdíl od těch, kteří mě chtějí zničit. Pro ně je to totiž jediný způsob, jak dosáhnout na velké peníze, které by si jinak nevydělali. Tradiční politici žijí ve světě svých zájmů. Oni si mysleli, že se budu chovat stejně.

Ano, přerušili jsme vládu, protože jsme na sebe křičeli.

Tehdy polistopadový kartel pochopil, že na jejich systému se nikdy nebudu podílet a naopak se ho budu snažit rozbít, tak ze mě udělal veřejného nepřítele číslo jedna.

A kdyby to nevyšlo, tak si ještě objednali účelové trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, k tomu se samozřejmě ještě vrátím. To je zajímavé, že střet zájmů tady nikdo nikdy neřešil. Poslanci, senátoři a dneska i ministři ve vládě podnikají nebo převedli firmy na manželky a nikomu to nevadí. Takže to bylo samozřejmě přesně na Babiše.

Ano, vždycky se kradlo na daních v pohonných hmotách, ano, a Finanční správa plnila jenom svoji povinnost, že šla po firmách, které nechtějí platit daně.

Nesmysl!

Nás vyšetřovali. Nás vyšetřovali! Ale někdo to potřeboval, znovu to připomínají, ano.

Nechci spekulovat, kdo a jak to zařídil, protože o tom nemám důkazy, ale samozřejmě, Praha je malá.

Další nesmysl.

A potom samozřejmě dnes naši oponenti, nebo moji oponenti si vymýšlejí, že naše vláda prohloubila energetickou závislost na Rusku, to stále opakují.

A ještě k tomu Rusku.